Bude ho bezesporu posuzovat na základě expertních posouzení.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. To nakonec udělal pan ministr. Takže ode mne jen konstatace, že debata byla skutečně velká a košatá. Vystoupilo osm poslanců přihlášených do rozpravy a k tomu přibylo šestnáct faktických připomínek. Návrh byl podán na prodloužení lhůty na projednání zákona o dvacet dnů.

Děkuji paní zpravodajce. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

Takže garanční výbor je pouze výbor pro zdravotnictví.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale je tady návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru. Je ještě nějaký jiný návrh?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 122, přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 135. Návrh byl přijat. Děkuji vám a předávám řízení.

Děkuji.